Mně to trošku připadá, ten návrh ohledně doplatku na bydlení z minulého volebního období.

Nejenom že nepřišli do půl roku s vlastní novelou, přišli asi po roce nebo po dvou.

A také jsem podal interpelace jak na pana ministra Hamáčka, tak na ministra školství Plagu.

Asi nemá zájem situaci řešit.

My rádi řekneme, že to bylo ve spolupráci i s dalšími politickými stranami.

Závěrem bych vás chtěl, vážené kolegyně a kolegové, požádat o propuštění našeho návrhu do druhého čtení a rádi budeme diskutovat i vaše věcné připomínky.

Děkuji. Ještě než dám slovo paní ministryni, tak je zde faktická poznámka. Ale nejprve vás seznámím s omluvami.

Pan poslanec Bláha faktická poznámka. Máte slovo. Rozhodně bych nechtěl říkat, jestli je něco špatně uděláno, nebo není, protože to opravdu nejsem schopen říct. To, že se dávky zneužívají, je nám všem jasné.

Tak to je. Informace napříč celou sociální správou přicházejí dnes a denně, to znamená, že kamkoli jdete, tam to slyšíte, říkají vám o tom ti úředníci, kteří se s tím setkávají, nevědí si s tím rady, jak postupovat, a tak dále. Myslím si, že nenajdeme mezi námi člověka, který by neřekl, vadí mi, nebo nevadí. Všichni říkáme vadí. Vadí to i těm, kteří zneužívají, protože si navzájem závidí ty dávky, které někdo získal větší a druhý menší. Takže tak to bohužel mezi námi je.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní je na řadě paní ministryně s přednostním právem. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

Problémy, které s narůstajícím obchodem s chudobou souvisejí, se nám také neustále zvětšují. Není to jenom otázka takzvaného zneužívání dávek.

A to je výborná příležitost pro tyto obchodníky s chudobou, aby sem nastěhovali lidi, kteří nemají na výběr, jsou závislí na sociálním systému. A tím pádem se nám pak ty problémy koncentrují a posilují. Obchod s chudobou opravdu k smíchu není a vyžaduje komplexní řešení.

Protože pokud se shodneme na tom, že to je opravdu velký problém, tak proč zástupce SPD se na činnosti této pracovní skupiny nepodílel? V té pracovní skupině byly zastoupeny parlamentní strany, byly tam zastoupeny obce, kterých se tento problém týká, byly tam zastoupeny ale také neziskové organizace a ostatní resorty, protože obchod s chudobou není pouze problém Ministerstva práce a sociálních věcí. Velmi úzce souvisí s bydlením, to znamená Ministerstvo pro místní rozvoj.